My jsme si nechali udělat certifikaci arbitrážní z polské zkušebny, která opět má úplně stejné hodnocení jako obě tyto zkušebny, jak ta česká, tak ta slovenská, a ta potvrdila údaje ze Slovenska. Takže jsme se dostali do situace, kdy Státní fond životního prostředí, potažmo ministerstvo by mělo rozhodovat, která zkušebna má přednost. Proto jsme to ne přehodili, jak říkáte, ale požádali jsme Ministerstvo průmyslu a obchodu, pod které tato záležitost patří a pod kterým je také mj. Česká obchodní inspekce, aby nám v té věci pomohli. Oni můžou vyvolat tzv. recertifikaci a to, aby někdo řekl, jaká zkušebna má vlastně pravdu. Takže ta situace je složitá z toho důvodu, že ty peníze nejsou české. Kdyby to byly peníze z českého rozpočtu, tak bychom si možná mohli dovolit tam dávat nějaká další kritéria. Ale my a to věřte, že na to máme x právních posudků se musíme chovat nediskriminačně. Protože potom, pane kolego, by někdo přišel a to nám řekli jasně naši právníci a prostě by zažaloval ministerstvo a státní fond za to, že vlastně dává přednost jedné zkušebně před druhou. A to věřte, že jsme velmi dobře ověřovali. My jsme samozřejmě v každotýdenním jednání s Asociací výrobců topenářské techniky, protože tlak, který je vyvíjen a který vlastně tímto způsobem říkáte, nejde od celé asociace, on jde především od jednoho výrobce, jednoho konkrétního výrobce nebo dvou konkrétních výrobců. Ten problém ovšem je právně poměrně velmi složitý, to je první věc.

Za třetí, firma Attack velmi dobře ví, protože na to jsme samozřejmě dbali i s našimi právníky, a je upozorněna, že v případě, že by se ukázalo, že ona nesplní ty certifikace např. na to černé uhlí, které je dneska otevřené Omlouvám se, případně domluvím v druhé odpovědi. Tak samozřejmě jsme připraveni uplatnit veškeré právní kroky za tou firmou.

Takže opravdu to takto je. Teď už je v pozorování další kotel. Takže nejde jenom o nějaký slovenský kotel.

Já nevím.

Prosím vás, odpovězte mi na ty otázky, co mám těm lidem říkat. Pane kolego, vaším prostřednictvím, pane předsedající, já vám řeknu, co jim máte říkat, protože já jim to říkám taky přímo. Byl jsem v jednání se všemi klíčovými výrobci a jsem. A věřte, že nebýt kotlíkových dotací, toho velkého projektu, který jsme zajistili my, těch 9 mld. korun na Ministerstvu životního prostředí, tak by té práce bylo daleko méně. Jinými slovy, oni také vydělali na kotlíkových dotacích a lžou, pokud by řekli, že ne. Oni pouze samozřejmě bojují s někým, o kom jsou přesvědčení, že to je vlastně nekalý konkurent. Ale když se jich zeptáte, proč už proti tomu tzv. nekalému konkurentu dávno nic neudělali, tak samozřejmě ta situace je složitější, protože oni taky vnímají, že to není jednoduché. Takže já vás ujišťuji, že ta věc je opravdu v jednání, že opravdu několik měsíců po právní i věcné stránce intenzivně pracujeme na vyřešení a že ji vyřešíme. A druhá věc.

A pokud by se opravdu ukázalo, že tam je nějaká právní odpovědnost, resp. že nesplní tu certifikaci, a já pevně věřím, že se k tomu kolega Mládek postaví čelem a pomůže mi tu věc vyřešit a vlastně rozhodnout, která zkušebna má přednost, tak my jsme připraveni okamžitě udělat právní kroky vůči té firmě a ona s tím počítá a donutit ji, aby takové kotle byly vyměněny za kotle, které to plní. Pokud by se opravdu ukázalo, že to takto není a věřte, že mi velmi záleží na tom, v jakém stavu je ovzduší v Moravskoslezském kraji, půjde tam nejvíc peněz, půjde tam nejvíc peněz i v druhé vlně, půjdou tam rychleji ty peníze a děláme pro to všechno. Věřte mi, že mi ta situace není lhostejná, protože je velmi špatná, a určitě se s ní nehodlám smířit a nesmířím. Vážený pane ministře, před více než měsícem, letos v říjnu, jsem vás interpelovala ohledně problematiky obchvatu obcí.

Připomínám, že sjednaná schůzka se neuskutečnila, když byla vámi zrušena několik minut před jejím konáním. Na následnou žádost o sjednání dalšího termínu váš sekretariát odpověděl: Pan ministr Ťok byl seznámen s vaší žádostí o schůzku, avšak nedal pokyn k jejímu sjednání. V odpovědi na mou interpelaci, která následovala po této korespondenci, jste uvedl, že o požadavku na takovou schůzku vůbec nevíte. Víte, ty problémy, které Pištín a další obce řeší, jsou poměrně komplikované a já je v tuto chvíli prozatím nemíním otevírat. Učinit bych tak musela až příště, pokud se schůzka přímo s panem starostou a jeho kolegy neuskuteční nebo nebude alespoň sjednán její termín. Nezlobte se, pane ministře, ale vaše dosavadní vystupování v této věci nasvědčuje tomu, že máte ze setkání s představiteli obcí a měst obavy, kterým sice nerozumím, ale každopádně se mi takové jednání se zástupci samospráv vůbec nelíbí. Pane ministře, děkuji. Paní poslankyni Pěnčíkovou nevidím.

Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, obrátila se na mě v mém kraji občanka, která pomáhá lidem s onemocnění celiakie v našem kraji, ale i radami lidem v celé republice. Na svou činnost, která spadá hlavně do oblasti poradenství, získávala finanční prostředky z Programu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením.

Dále se podporovalo vytváření informačních materiálů pro lékaře prvního kontaktu, osvětových materiálů a aktivity zaměřené na širokou veřejnost v rámci prevence atd. Já se ptám, proč jste to vypustili z tohoto programu a do jakého jiného programu jste tuto oblast zařadili.